Je to velice nefér vůči ostatním poslancům.

Já bych skutečně velice rád reagoval věcně na vystoupení pana ministra Babiše, já jsem tam moc věcných věcí nenašel. Bohužel. Tak já bych chtěl ujistit pana ministra Babiše, že nám ve věcech zákonů, které se týkají rozpočtu, neradí marketéři, na rozdíl od vás, pane ministře Babiši. To je patrné podle toho se chováte. My rozhodujeme na základě odborných stanovisek. Už tady zaznělo, že ona dvě opatření byla v době hluboké hospodářské krize. Byla to opatření dočasná a měla být automaticky ukončena po třech letech. Vy jste tu dočasnost zrušil, a tím jste, pane ministře Babiši, navýšil daně. Tím jste, pane ministře Babiši, navýšil daně.

Zeptejme se těch rodičů. Já si myslím že nijak, víme to všichni. Toto je vaše odborné opatření, odborné řešení, které vám pravděpodobně poradil nějaký marketér, jak říkáte. Zopakuji jen svou výzvu, aby si svá vystoupení nechal do řádné obecné rozpravy, tak aby na to mohli reagovat i mí kolegové, kteří nemají přednostní právo. Chtěl bych jenom podtrhnout, že tímto opatřením, pane ministře Babiši, zvyšujete daně českým občanům. Tak, já samozřejmě nemohu reagovat jinak, než že otevřu podrobnou rozpravu, kde mohou hovořit všichni, a opakuji, že jednací řád zná přesně závěrečná slova předkladatele a zpravodaje, takže těžko lze někoho vinit z toho, že využije své závěrečné slovo. Tolik... K podrobné rozpravě nemám žádnou písemnou přihlášku, ale evidoval jsem přihlášku v obecné rozpravě pana poslance Petra Fialy, takže máte slovo, pane předsedo. Děkuji.

Děkuji. Kdo dál v podrobné?

Děkuji. Pokud nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Během podrobné rozpravy nebyl předložen žádný návrh k hlasování, pane zpravodaji, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení.